Také děkuji. Návrh na zamítnutí se potom hlasuje až ve třetím čtení, jenom pro pana poslance. Další je přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Haas. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Kolegyně, kolegové, můj názor je asi také všeobecně známý a nebojte se, že bych opakoval argumenty.

A třetí poznámka, ona vlastně navazuje na ten zisk i na tu dividendu.

To znamená, to je nějaký druhý okruh argumentů, o kterém jsem tady v prvním čtení nehovořil při předchozím projednání chtěl jsem tyto dva argumenty doplnit. Výsledek tím nepředjímám, ale probíhá, je to objektivní skutečnost.

Děkuji mnohokrát. Také děkuji a máme tu dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kuchař a připraví se pan poslanec Brázdil.

Také děkuji za dodržení času a nyní pan poslanec Brázdil, také s faktickou poznámkou.

Rozumíte tomu, co jsem vám chtěl říct? Také děkuji za dodržení času. Nyní je přihlášen pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Haas. Pane poslanče, prosím.

Také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Haas. Děkuji mnohokrát za slovo. Já to jenom dovysvětlím. Mohl bych vám celou tu časovou řadu odcitovat. Tak teď z ní použiju některá další čísla. Opravdu ji používám celou, jenom jsem nechtěl zdržovat každým rokem, to je to vysvětlení, snad je dostatečně férové.

Uvedu příklady.

Je to vidět třeba i na poklesu takzvaného kapitálového požadavku podle směrnice v Solvency II.